Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do níž se přihlásilo s přednostním právem několik poslanců. Pan místopředseda Karel Havlíček, paní předsedkyně Schillerová, následuje zatím dvanáct přihlášených poslankyň a poslanců. Paní předsedkyně tedy vystoupí jako první s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji svému kolegovi, že mi dal přednost.

Asi tušíte, čím je tato moje nechuť způsobena.

Jsou to vlastně jen marketingová čísla, která žádný smysl nedávají, ale nikomu to nevadí, protože se ho stejně nechystají dodržovat.

Ostatně to, že státní rozpočet je pro něho jenom cár papíru, nám dokázal již několikrát. Drtivá většina nových rozpočtových výdajů nesouvisí s dopady války na Ukrajině, jak se nám to pětikoalice snaží prezentovat.

Aktualizace nemocenského pojištění, podpor v nezaměstnanosti, příspěvků na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením, kompenzace slev na jízdné a tak dále a tak dále, ty tam jednoznačně dělají položku přes 14 miliard korun.

To je jednoznačně správné. My po této pomoci voláme již měsíce.

Já je v této novele nevidím. Takže bude schodek 330 miliard, nebo bude jiný a tak dále, plus 30, takže 360? Pane ministře, prosím, já se ptám a věřím, že odpověď dostaneme kde je tato 30miliardová pomoc a kdy vlastně bude vyplacena?

Jednak jsem upozorňovala na samotný fakt, že státní rozpočet je standardním zákonem, a už od momentu přijetí tohoto zákona bylo zcela zřejmé, že nebude v jeho původní podobě dodržen. To je pro mě nepřijatelné.

Ano, dnes se může zdát, že oproti návrhu na rok 2023, který byl prezentován v pondělí po schválení vládou, který obsahuje výdaje 2 biliony 223 miliard korun, již tato výše nepůsobí tak šokujícím dojmem. Ministr financí, a tomu já rozumím, musí bojovat za každou korunu, za každý milion, za každou miliardu.

Věřím, že se k tomu dostaneme velmi brzy, že rozpočet přijde na pořad jednání této Sněmovny.

Ale nabízí se další.